Přeji pěkné poledne.

Já poprosím pana zpravodaje, který už je připraven, aby nás provedl hlasováním podle schválené procedury. Prosím, pane zpravodaji. Ano, děkuji za slovo.

Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Druhé hlasování. Jde o hlasování o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru pod číslem A17. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji.

Stanovisko výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, dámy a pánové, o ztišení, ať slyšíme, o čem hlasujeme. Ano, děkuji. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko zemědělského výboru, tedy garančního výboru, kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Stanovisko garančního výboru kladné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech... Omlouvám se, ano, skutečně. Pan kolega Zahradník mi odpustí.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Ano, je to tak, o všech návrzích bylo hlasováno.